Naše vláda řekla, že k Číně se bude chovat podle postoje k Rusku. Tomu rozumím. Jak je možné, že dovozy z Číny do Evropy stále stoupají? Proč máme desetkrát vyšší dovozy než vývozy do Číny?

Velké téma je EET. No samozřejmě že přineslo, až 20 miliard do rozpočtu, až 20 miliard.

Ten, kdo vám nedá účtenku, může manipulovat tržby.

Ano, chtěli jsme, aby všichni platili.

To by bylo spravedlivé.

Úředníci vám to zdokladují, to je statistika.

Takže to jsou všechno věci, které jsou úplně jasné.

Víte kdy?

Takže nedůvěra klesla, ale my chceme změnit Evropu.

Migranti nesmí vyplout. Ano, to jsme říkali.